Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 359/4, který byl doručen dne 27. listopadu 2019. Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá zájem. Otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Ivana Adamce. Prosím máte slovo. Takže hezké odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře. Já už jsem tady k tomuto návrhu mluvit několikrát a musím říct, že můžu chápat dobré úmysly předkladatelů, ale to je tak všechno, co jsem si z toho návrhu zákona vzal. Musím říct, že obecně komplexní prohibice vždycky znamená problém. A když jsem pokládal otázky na výboru, kolik třeba kamionů nebo řidičů bylo postiženo tím, že předjížděli nebezpečně, nebo kde neměli, protože už dneska máme na dálnicích úseky, kde je zákaz předjíždění kamionů, tak se mi odpovědi nedostalo. Tady nekoná Dopravní policie České republiky, to je potřeba si říct. Já bych poprosil, já můžu začít znova tamhle doleva klidně, tak jak chcete. Takže vážené dámy, vážení pánové, já bych s dovolením začal podruhé, aby mě všichni slyšeli, protože si myslím, že bychom neměli opakovat chyby, a poučení z této chyby, doufám, nastane potom, až tento návrh zákona v nějaké podobě odmítneme.

Je to nepříjemné, je to i nebezpečné.

Kamionů se prostě nezbavíme.

My jsme na hospodářském výboru podrobně diskutovali o tomto návrhu zákona...

Myslím si, že prostě tento návrh zákona je nadbytečný, máme jiné možnosti.

Takže takto jsme to probrali, ty návrhy tam jsou.